Já si myslím, že moje docházka jako ministryně financí byla celkem příkladná na rozpočtový výbor tak když jsem si dovolila někdy nepřijít, protože jsem samozřejmě měla taky jiné pracovní povinnosti, dneska to doufám vidíte, že ten ministr taky musí dělat něco jiného, tak jste měli k tomu celou řadu připomínek. Ale horší je to, co jste, řekl. To, co jste přiznal. Že prostě si chcete dosadit na Finanční správu svého člověka. Já nebyla u toho, když se ten zákon o státní službě přijímal. Já jsem na to neměla žádný vliv.

To znamená jinými slovy, prostě chcete rozvolnění pravidel zákona o státní službě, abyste si tam dosadil svého člověka, svou loutku, kterou budete řídit a kterou budete politizovat, to je politizace Finanční správy a toho já jsem velmi bojím a k tomu se budu velmi hlasitě ohrazovat. Protože toto jestli něco někdy udělal dobře jeden z mých předchůdců, a to je exministr Kalousek taky jsem ho tady jednou veřejně za to pochválila , tak bylo odpolitizování Finanční správy.

Finanční správy, stejně jako Celní správy, stejně jako potom za mého působení se vyčlenilo, nebo možná za Andreje Babiše, abych mluvila přesně, ale za našeho působení se vyčlenil třeba Finanční analytický úřad, který také přestal být samostatným, nebo přestal být odborem v rámci Ministerstva financí. A toto je ta správná cesta.

Děkuju. Já také děkuji paní předsedkyni poslaneckého klubu hnutí ANO paní Aleně Schillerové. S tou první pan ministr financí Zbyněk Stanjura. Pane ministře, máte slovo.

A ještě jste se chválila, jak jste odolná, skvělá, hodná nevím co všechno.

A kdo je vybral.

Podle sebe soudím tebe. Děkuji, pane ministře, za dodržení času.

Paní předsedkyně, máte slovo.

Nebudeme asi urážet. Já se nebavím o nikom konkrétním, takže jsem těžko mohla někoho urazit. Těžko jsem mohla urazit někoho, kdo tam není a o kom nevíme, kdo to bude.

Byla tam přes 30 roků v systému a nechala za sebou kus poctivé práce. Děkuji, paní předsedkyně, za dodržení času. Pane poslanče, máte slovo. Ano, děkuji paní předsedající. Já bych chtěl zareagovat paní kolegyni Schillerovou vaším prostřednictvím. Je to prostě jenom větší vějíř pro výběr.

Děkuji za dodržení času. To byla poslední faktická poznámka.

Pane poslanče, máte slovo. Neskutečné se stalo skutkem.